A druhá poznámka. Pane Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, vy to nikdy nedopovíte.

Tak stane se to, že ten advokát bude muset poskytnout informace o tom, jestli klient dělal nějaký obchod nebo nedělal nějaký obchod. A já tam fakt nevidím újmu toho klienta. Zatímco se naprosto shodneme, že zajišťovací příkazy, tak jak je dneska Ministerstvo financí používá, jsou problém, tak já tady furt nevidím tu újmu, ke které dojde ten člověk, když advokát řekne: máte smůlu, můj klient tady žádný obchod za čtyři miliony, nebo kolik by to dělalo, aby tam mohl vzniknout vůbec takovýto únik, nedělal, a tím ta celá věc skončí. Já tam furt nevidím poškození toho člověka. Děkuji. A další v pořadí s faktickou poznámkou pan poslanec Michálek a připraví se pan poslanec a předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedající.